Máme procentní sazbu, máme pevnou sazbu a současně ještě musíme splnit minimální sazbu. Dnes platný stav, to znamená ještě před přijetím této novely, vlastně umožňuje nebo definuje jinou spotřební daň na různých krabičkách cigaret.

My jsme proto přišli s několika návrhy. G1 a v zásadě navrhuje, aby každá krabička cigaret měla stejnou spotřební daň, a to 49 korun. Myslíme si, že je to jednoduché, každý ví, co to je, a každý kuřák, který si zakoupí krabičku cigaret, tím pádem odvede do státního rozpočtu stejnou částku.

Žádný výpadek. To je první návrh, který doporučujeme, protože zavede stejné zdanění pro každého kuřáka a přitom zvýší výnosy pro státní rozpočet. Protože tento návrh nebyl podpořen v rozpočtovém výboru, tak jsme přišli ještě s jedním návrhem, který modifikuje ten vládní návrh.

Opět připomínám pozitivní dopad na státní rozpočet.

Tady v tomto sáčku jsou nakoupeny tabákové listy zhruba za 40 korun. Přímo v té prodejně nebo vedle to můžete za 10 korun to vložit do řezačky a vznikne vám takovýhle řezaný tabák. Někdy je to zadarmo, někde to stojí 10 korun. Je to zhruba za 50 korun bez spotřební daně a odpovídá to zhruba 100 cigaretám, to znamená pěti balíčkům. A takhle se obcházejí daňové zákony. Návrh pana poslance Fiedlera se snaží těmto daňovým únikům zabránit. Souhlasím, že ten návrh není ani pravicový ani levicový. Ve stanovisku Ministerstva financí, které jsme dostali na rozpočtový výbor, je napsáno, že to nepodpoří, nicméně že problematika je závažná a vytvoří se pracovní skupina, ve které se to bude řešit.

Podívejte se sami, za 50 korun pět krabiček cigaret, kdo z kuřáků by to nechtěl. Myslím, že i státní orgány vědí, že se spotřeba tabákových listů, které nepodléhají zdanění, prudce zvyšuje.

Takže ta míra zdanění je nastavena rozumně a myslím, že to povede ke snížení daňových úniků a opět ke zvýšení výnosů pro státní rozpočet.

V tom případě budeme hlasovat pro návrh, tak jak je předložen. Myslím si, že je to rozumný návrh, jak k zabránění daňových úniků, tak pokud možno stanovit jednoduchá průhledná pravidla, protože pořád se bavíme o tom, že je to droga, kterou stát toleruje, povoluje a zdaňuje. Nyní má slovo pan zpravodaj, který chce vystoupit v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

To jenom tak na okraj.

On to prodal jako tabákové listy. Nedělá to ten prodejce. Nemyslím si, že on by porušoval ten zákon.

Já když tak vám potom mimo mikrofon, mimo záznam název firmy řeknu. Já netvrdím, že ta firma dneska něco porušuje. Já jenom říkám, že tady je díra v systému, kterou někteří využívají. Takže si myslím, že tu díru můžeme společně ucpat. Já jsem citoval i ze stanoviska Ministerstva financí, které jsme dostali na rozpočtový výbor.